Za další by se hlasovalo o návrzích A33, A34 a A36 společně jedním hlasováním.

Dalším hlasováním by bylo hlasování o návrzích A6 a A7 společně jedním hlasováním. Další hlasování o návrhu A12. Další hlasování o návrhu B3 a B4 společně jedním hlasováním.

A nakonec ve finále hlasování o zákonu jako celku.

Hlásí se pan poslanec Vondráček. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Úplně všem je to úplně jasné. Děkuji panu poslanci Vondráčkovi. Prosím, pane poslanče. Dobrý den, vážený pane místopředsedo, dámy a pánové. Pro ty, kterým to jasné už je, bych si dovolil navrhnout změnu, která na první pohled jasná nebude, ale myslím si, že si to vysvětlíme. Myslím, že nejjednodušší bude odkázat na pozměňovací návrh pana poslance Vondráčka, který byl včera rozdán na stůl. To znamená, já bych se připojil k tomu, abychom hlasovali o proceduře a upřednostnili pozměňovací návrh pana poslance Vondráčka, který popsal a který tedy byl rozdán na stůl.

Protože kdybychom tu změnu, kterou navrhuji já, nepřijali, tak pak se nedostaneme k hlasování, které se dotýká původního návrhu paní poslankyně Válkové a Benešové, který se zabývá zřízením povinnosti podávat prohlášení o majetku pro soudce a státní zástupce. Ta změna je relativně jednoduchá. Do bodu 4 procedury pana poslance Vondráčka jsou dvě odrážky.